Děkuji za podporu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit navržení bodu, pracovně Moskva, jako první bod dnešního jednání, a to z toho důvodu, abych se dozvěděl, že to není pravda, že to, co jsme se dočetli, je holý nesmysl a bude nám to tady lehce vyvráceno. Protože pokud by to pravda byla, tak je to skutečně situací, kterou tato země nezažila, situací, kdy člověk, který má pod sebou bezpečnost, by snad měl anebo byl podezřelý z obchodování s bezpečností naší země. Já doufám, že to pravda není. A slova pana kolegy Filipa o tom, že si necháváme diktovat nějakou agendu: no, ta agenda tady je. My jsme poslanci a je tady nějaké vážné podezření, které vychází z jednoho novinového článku. A já si skutečně myslím, že je velmi nutné a potřebné, aby všechny otázky k cestě do Moskvy byly tady zodpovězeny za účasti vicepremiéra, za účasti pana premiéra, za účasti zástupců veškerých složek, které k tomu mají co říci. Tedy za nás jednoznačná podpora tomu, aby se to jako první bod dnešního jednání projednalo. Za další je tady zařazení bodu, který už dlouhodobě prosazuji, a to samoživitelky, tisk 1006. Bude se to hlasovat jako gremiální návrh, a podmíněně tedy, pokud gremiální návrh projde, tak bych poprosil o hlasování o pevném zařazení na pátek jako první bod. Děkuji vám. Děkuji. Teď je tady celá řada přihlášek k pořadu schůze od poslanců. Já jsem svůj stolek našel ve stavu, kdy tady byla hromádka přihlášek. Na všechny se dostane, ale nevím, kdo přišel dřív, kdo přišel později.

Dobrý den.

Jedná se o vládní návrh zákona omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Děkuji za podporu. Dále tady mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka.

Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil, pokud se rozhodnete projednávat dnes první kauzu Moskvu a pana Hamáčka, tak v podstatě, pokud tato informace projde a budeme to zde jednat na plénu, tak hned za to zařadit nový bod, který by se také mohl projednávat v režimu utajení nebo neveřejném, a to Informace vlády o financování a podpoře mezinárodního terorismu.

Víme o některých aktivitách zase z médií, například i pana vicepremiéra Hamáčka. Potom v neposlední řadě také, jaké finanční prostředky šly z rozpočtu jednotlivých ministerstev na podporu a činnost opozičních stran a nevládních neziskových organizací v jednotlivých zemích?

Na posledním jednání Ústředního krizového štábu zazněly informace, že prostě testy na samotestování pro školy už nejsou. Vláda rozvolňuje, posíláme další ročníky.

Tak buď chceme testovat a umožníme Správě státních hmotných rezerv nakupovat, anebo ne. Takže tento bod bych navrhl zařadit dnes po vyhlášení výsledků voleb do Rady České televize, bezprostředně po vyhlášení výsledků tak, aby se mohl připravit i příslušný senátor. Potom bych si dovolil ještě dva body, které jsou z ranku ministra vnitra nebo týkají se ranku Ministerstva vnitra. Je to poslanecký návrh novely zákona o požární ochraně. Jedním ze spolupředkladatelů je pan premiér a pan vicepremiér.

Zase zcela bezproblémová věc. Je to otázka pár minut.

To znamená, je tam široká shoda napříč politickým spektrem a můžeme poměrně rychle tento sněmovní tisk posunout v rámci druhého čtení.